Je pravda, že jsme to iniciovali my po dohodě s náčelníkem Generálního štábu a že do budoucna do brzkého budoucna já věřím, že to opatření bude ukončeno. Takže jsme v těch dvou měsících, a já jsem to i včera říkal panu premiérovi a věřím, že na příští nebo přespříští vládě bude, pokud nenastanou nějaké nové informace, které ale zatím nevypadá, že bychom měli očekávat, tak že by toto opatření toho prvního bodu bylo ukončeno. Tak pokud nejsou další přihlášky do rozpravy, tak rozpravu končím.

Děkuji, pane předsedo.

Poslanecká sněmovna

A Poslanecká sněmovna

Děkuji, pane zpravodaji. Nikdo další se do podrobné rozpravy nehlásí. Takže končím. Závěrečná slova? Není zájem. V tom případě budeme hlasovat.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Nyní budeme hlasovat o druhém usnesení, kde stačí již prostá většina, a to je žádost, aby vláda informovala v těch termínech, které pan zpravodaj přednesl. Kdo je proti?

Konstatuji, že jsme tedy schválili oba návrhy usnesení. Přečtu ještě omluvy.